K proceduře ještě nemůžete hovořit, pane kolego, protože nejdřív hlasujeme o zamítnutí, pak předloží pan zpravodaj proceduru a k té se budeme vyjadřovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat.

Nejdříve tedy stanovisko zpravodaje k proceduře a potom se budeme o případných požadavcích na změnu procedury zabývat.

To znamená, tam bychom to předřadili. A jako poslední hlasování, jako celek, bychom hlasovali o zbytku bodů, které jsou obsahem pozměňovacího návrhu pana kolegy Stanjury. Pan kolega Skopeček pravděpodobně trvá na svém návrhu, o kterém bychom hlasovali. Nyní pan kolega Stanjura. Děkuji za slovo.

V tom se ty naše návrhy neliší. Dobře, já to akceptuji a považuji to jako proceduru č. 2, druhá varianta, kterou předkládá pan kolega Stanjura, s tím, že se liší od mé varianty č. 1 tím, že jeho pozměňovací návrh se bude hlasovat jednotlivě.

Tak kolega Stanjura ještě jednou. Děkuji za tento návrh č. 3.

Takže váš návrh, pane předsedo, je, aby ta hlasovací procedura byla v podstatě ta třetí varianta, kterou nyní přednášel pan zpravodaj. Pane zpravodaji? Prosím ji ještě jednou zopakovat, abychom ji dobře slyšeli. A potom ještě další přihlášení k proceduře. Pane zpravodaji.

Děkuji za slovo.

Ještě chce pan kolega Skopeček.